Jestli si vzpomínáte na maření spravedlnosti, to jsme zvládli umnými zásahy vylepšit, odstranit nedostatky. Děkuji paní navrhovatelce i paní zpravodajce za to, že nastínily nějaké ideové východisko. A prosím, propusťme tento návrh po možná už více než půl roce do výborů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, zaznělo tady hodně teorie, já bych rád uvedl trochu praxe a zdravého selského rozumu a pohled na to, co se děje v naší společnosti skutečně. Ústecký kraj není jenom město Most, jak teď všichni určitě znáte, ale i město Děčín. Dovolím si ocitovat text z jednoho deníku, abych vám přiblížil, jaká je realita.